Česká vláda, a sama to má ve svém dokumentu, říká: my aktivně a vědomě svými rozhodnutími zhoršujeme bilanci veřejných rozpočtů a hodláme to dělat i v příštím roce. Jsme po pěti letech mimořádného ekonomického růstu.

Samozřejmě největším problémem udržitelnosti veřejných rozpočtů, kterým se zpráva NKÚ také věnuje, tím největším problémem je udržitelnost systému povinných pojistných, tedy sociálního pojištění a zdravotního pojištění. To je notoricky známý problém.

Jak to odbyl pan premiér, jak říkal, ať si Národní rozpočtová rada nehraje na prognostika na příštích 50 let, ať nestraší lidi.

Tak se podívejme na to, co o tomto problému píše sama vláda, protože i konvergenční program, což je vládní dokument, se věnuje dlouhodobé udržitelnosti veřejných rozpočtů, tomuto také, a ve vládním dokumentu vláda píše: Očekáváme, že do roku 2030 bude saldo relativně stabilní na úrovni kolem minus 0,3 % HDP.

Vláda, jejíž premiér toto popírá, když to řekne nějaká jiná instituce. Je to samozřejmě pravda.

Známe jenom programové prohlášení vlády, kde je napsáno, že penzijní reforma je prioritou číslo jedna a že jejím základním pilířem je oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu. Já si dovolím konstatovat, že oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu není žádná reforma. Já si naopak myslím, že tu situaci ještě zkomplikuje.

Vláda to ví, nemůže to nevědět, protože to sama píše ve svém dokumentu, o kterém bude zítra jednat rozpočtový výbor, a nedělá vůbec nic.

Opět si zaslouží svoji diskusi zejména proto, že projekt Moje daně, který často paní ministryně prezentuje, bohužel nepočítá, pokud vím, zatím s tím, že by docházelo k jednotnému odvodu všech přímých odvodů, tedy daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění, ze sjednoceného základu, z jednoho místa na jedno odvodové inkasní místo, ze kterého by také přicházela ta společná kontrola. Byla i uzákoněna, pak to bylo zrušeno, padla kolem toho spousta nepravdivých výroků, ale prostě nevyčítejme si minulost. Vraťme se k té základní otázce zjednodušení daňového systému a řekněme si proboha, že odvádět tři daně ze tří různých míst, z různých základů, na různá místa, a odtud aby přicházely kontroly, je prostě neefektivní a nikdo z nás to nechce. A jak to tedy uděláme, aby to šlo z jednoho místa, z jednoho základu, na jeden účet a z něj přicházela jedna kontrola. To je to tak složité si o tom aspoň povídat a zkusit to zrealizovat? Prosím, schvalme tedy ten program, abychom o tom diskutovat mohli. Zrovna tak stojí za diskusi kvalita a konkurenceschopnost veřejné správy. Porovnámeli Českou republiku v mezinárodním měřítku, a její konkurenceschopnost, no tak si díky podnikatelům vůbec nevede špatně.

To přece stojí za velmi vážnou diskusi v Poslanecké sněmovně.